Určitě, až to uvidím, tak budu mít x různých otázek, ale hlavně se budeme ptát, jak tedy budete řešit ten strukturální deficit, kde máte ten plán?

Také děkuji. Vidím tady faktickou poznámku, pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.

Vláda rozhoduje o rozpočtu.

Vláda! Já vím, že vám to nepřijde, možná je to jiné pojetí.

To je po nás potopa! A starejte se někdo, až přijdete! S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo. A ano, bylo 420 miliard, bylo, protože jsme kompenzovali a kompenzovali jsme velmi mohutně. Ano, byl plán 376, ale také jsem nemohla počítat se 127 miliardami, které vy máte navíc.

Takže prosím, neříkejte to! Neříkejte to! Pane ministře, máte slovo.

Řekli jsme, že mimořádné příjmy budeme používat na mimořádné výdaje. To není žádná legrace.

Takže není to 50 miliard.

Paní předsedkyně, máte slovo. Děláte si legraci, pane ministře? Děláte si legraci tady z Poslanecké sněmovny?

Prosím vás, ten zákon není ještě ani napsán, není ani v připomínkovém řízení, a vy říkáte, že ho postavíte proti tomu? To snad nemyslíte vážně!

Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou je pan ministr financí pan Zbyněk Stanjura. Zvýšený hlas neznamená, že řečník má pravdu. To je prostě pravda. Takže všechna nařízení vlády, která vláda schválila, jsou buď v novele, nebo v návrhu státního rozpočtu.

Tak si vyberte.

Pak si můžeme říct, jestli tam mandatorní výdaje jsou, nebo nejsou, zda máme jiné politické priority, kde vidíme příjmy nebo výdaje a podobně.